Vážený pane ministře, chtěl bych se vás zeptat zaprvé, zda jste v kontaktu se svým slovenským protějškem a máte nějaké informace, které jsou obsáhlejší než ty mé. A zadruhé bych se vás rád dotázal, jestli máte pocit, že v současné době jsou tedy nějakým způsobem ohrožena práva občanů Evropské unie, potažmo tedy i České republiky, ve Slovenské republice. Děkuji vám. Děkuji a prosím pana ministra vnitra. Děkuji za slovo.

Jako novinářka byla spolupracovnicí zavražděného novináře, rekapitulace Jána Kuciaka. Policie České republiky, když došlo k nápadu té kauzy na Slovensku, reagovala na vývoj událostí velmi pohotově, bezprostředně a po vraždě poskytla paní Holcové krátkodobou policejní ochranu.

Policie České republiky se na procesních úkonech prováděných orgány Slovenské republiky v žádném případě nepodílí, a proto nám ani nepřísluší je jakkoli blíže komentovat. Jen bych řekl, tak jak slovenský protějšek ministr vnitra, ani já nemám přístup do informací v rámci jakéhokoli trestního řízení.

Ještě pan poslanec si přeje vystoupit. Děkuji za slovo. Možná spíše dodatek než samotná otázka na pana ministra. Pane ministře, já bych vás tedy chtěl poprosit o to, zda by nebylo v rámci kolegiálních a dobrých vztahů se slovenským panem ministrem možno učinit skutečně kolegiální dotaz, zda je tato záležitost nějakým způsobem řešena.

Zatím se tak nestalo. Chtěl bych tady pouze skutečně ještě jednou zdůraznit, že tady byla podle mého soudu dotčena práva občanky České republiky v sousední zemi, a to samo o sobě nepovažuji za dobré pro naše vzájemné vztahy, které jsou jinak vysoce nadstandardní. Ještě pan ministr. Já v tom nevidím problém.

Také děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. V tom případě paní poslankyně Kovářová opět na pana ministra vnitra.

Myslím si, že ty úspory je možné hledat jinde.

Ptám se tedy, pane ministře, zda by nebylo dobré zvážit ještě toto vaše rozhodnutí. Proč chcete rušit něco, co dobře funguje?

Děkuji za odpověď. Prosím, pane ministře. Ještě jednou děkuji, pane předsedající.

Začnu jen tím, že si trošku postesknu, jak jsme si chválili tu spolupráci s Ministerstvem vnitra a tak, jak to je. Navrhovaná navrhovaná optimalizace, zatím nedošlo k jedinému zrušení jediné matriky.

Ale otázka je, není to určitě takové množství, které vyplynulo z té velké analýzy, o které jsme vás informovali.

Vznikla tam ta disproporce jednotlivých úkonů, které jsou. Už včera na tomto setkání jsem informoval o tom, že jsme v pozici návrhu, v pozici přípravy tady toho, ale zatím není o ničem rozhodnuto.

Takže já na druhou stranu chápu tady politiku, chápu tato témata, která se tady neustále v uvozovkách otevírají.

Ale věřím tomu, že zrovna je to takové téma, které nahrává. Zatím nedošlo k žádnému kroku. A do té doby, dokud to nebude řádně prokonzultováno, tak ani k žádným krokům nedojde. A to je otázka, ať už budu ve vedení Ministerstva vnitra já, nebo potom bude záležet případně na novém nástupci. Také děkuji.